86. Konstatuji, že k tomuto bodu vám byl doručen dokument 719, a prosím opět pana zpravodaje kontrolního výboru poslance Koníčka, aby uvedl tento sněmovní dokument.